70.

Opětovně poprosím pana ministra dopravy, aby předložený vládní návrh přednesl. Pane ministře, máte slovo.

Je to v podstatě něco podobného, jako známe ze silničního provozu. S ohledem na to, že v tuto chvíli lodní doprava na mořích přepravuje 80 až 90 % nákladů a stále roste, vytvoření takových jednotných pravidel představuje jednu z důležitých podmínek pro zajištění bezpečnosti. Přestože pod českou vlajkou se v tuto chvíli žádná námořní obchodní loď neplaví, České republiky se to týká, protože musí být součástí těch dohod, pod našimi vlajkami se plaví stovky jachet na světových mořích a samozřejmě že i je tato pravidla zavazují k tomu, aby se chovala správně. Ratifikace úmluvy COLREG včetně příloh, ve znění pozměňovacích rezolucí, je nezbytná z důvodu zajištění právě obecné bezpečnosti námořní plavby a také z důvodu naplnění závazků České republiky, které jí plynou z členství v příslušné mezinárodní organizaci a zároveň z členství v Evropské unii v souvislosti s plněním požadavků jednotného prosazování práva v mezinárodní námořní dopravě. Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

V kombinaci s rozdělením federace a vznikem České republiky je nyní potřeba úmluvu spolu s dalšími asi zhruba sedmi novelizacemi dodatečně ratifikovat a následně vyhlásit ve Sbírce mezinárodních smluv.

Plnohodnotně ratifikovaná úmluva je tak i v našem prostředí velmi významná. Dále je ratifikace nezbytná mimo jiné i z důvodu naplnění závazků České republiky z členství v Evropské unii a vyhovění požadavkům pravidelného auditu Mezinárodní námořní organizace.

Děkuji, pane zpravodaji, za vaše uvedení tisku. Otvírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda je někdo, kdo se do obecné rozpravy hlásí? Nikoho nevidím, neeviduji, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje?